Návrhy na řešení zdražování a pomoci našim občanům a firmám představilo hnutí SPD v deseti bodech již před několika měsíci. Vláda však tyto naše návrhy dlouhodobě ignoruje.

SPD tady opakovaně otvírá to téma. Poláci už v únoru snížili DPH na vybrané základní potraviny na 0 %, proto Češi jezdí nakupovat do Polska, protože potraviny jsou tam levnější. Vláda Petra Fialy nedělá vůbec nic!

Takže vládní návrhy v oblasti energetiky pouze nedostatečně řeší důsledky zdražování, a navíc neřeší jeho příčiny. SPD představilo konkrétní návrhy, těch návrhů tady bylo mnoho a vyjmenoval jsem jenom několik z nich.

A je potřeba skutečně přijmout ta systémová a zásadní řešení, která tady navrhuje SPD.

Konkrétní parametry a představy ale vláda zatím nepředstavila a nejsou známy možné dopady a rizika. daňové optimalizace, kdy příslušné firmy v reakci na zavedení nové speciální daně mohou nejrůznějšími prostředky, způsoby a investicemi do značné míry uměle snižovat své zisky a daňové základy, tudíž ani výnos této daně nemusí zdaleka naplnit vládní očekávání. V bankovním sektoru v tomto případě zase hrozí zvyšování poplatků a úroků z úvěrů a omezení poskytování hypoték a půjček. Vládní návrhy v oblasti energetiky pouze nedostatečně řeší důsledky kritické situace a nikoliv její příčiny. Dle hnutí SPD, jak jsem už říkal, je dlouhodobým systémovým řešením jednoznačně ukončení obchodování s elektřinou vyrobenou v České republice přes lipskou komoditní burzu a zajištění nízkých zastropovaných cen energií pro české občany, opuštění systému spekulativního obchodování s emisními povolenkami, kontrakt na levný plyn přímo od producenta a odstoupení od šíleného projektu EU Green Deal.

To znamená, oni vám nemůžou říct, takže nemáte zpětnou vazbu. Já když někam jdu, tak mě zná celá republika, proto mi říkají každodenně mám zpětnou vazbu od občanů České republiky, které potkávám na ulici, u benzinové pumpy, prostě kdekoliv, kde jdu, i na nákup, tak mě občané oslovují a říkají mi jejich problémy. Proto vy jste možná tak odtržený, pane ministře, od té reality. A teď mi říká pan ministr, že jsem komik.

To je ministr průmyslu a obchodu za vládu Petra Fialy!

A měl byste podat demisi.

To je nějaká budova? Ale ona ta situace není tak komická, pane ministře! Vy tou vlastní nekompetentností a nečinností, a celá vaše vláda, vy uvádíte miliony lidí a tisíce našich firem do likvidační situace. Lidé nemají peníze už. Já nevím, kolik vás sleduje na sociálních sítí lidí.

Takže se podívejte, co si myslí o vaší vládě. Jsou zoufalí, nemají peníze lidé! Oni už nemají ani na základní životní potřeby!

A ta vaše arogance.